Přínosy pro stát a pro podnikatele jsem tak částečně nastínil a nyní se pokusím vysvětlit přínosy elektronické evidence tržeb pro občany. A ty jsou také jednoznačné: Lepší výběr daní, které se neztratí u podvodníků, a také u zdravotního a sociálního pojištění.

A ještě jednou zopakuji tu částku: stát vybral za EET podle odhadů navíc až 60 miliard korun, tedy cirka 12 miliard ročně.

Elektronická evidence tržeb znamená stovky korun přidání na důchody, tisíce korun přidání pro učitele, stovky kilometrů dálnic. EET je taktéž zbraní proti velmi rozšířeným černým výplatám zaměstnancům na ruku.

EET tak pomáhá tomu, aby měl stát pro tyto zaměstnance v budoucnu dostatek prostředků na důchody.

To se v konečném důsledku projevilo na snížení daňové zátěže v České republice.

Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Citoval jsem z programového prohlášení vlády.

Nemohu se zbavit dojmu, že jedinou motivací zrušit a zničit tento úspěšný projekt je ten, že ho vymyslela vláda hnutí ANO.

A bylo to jedno z největších témat během vaší předvolební kampaně, nejen PirSTANu.

A říkal jsem si, že nějakou rozumnou digitalizaci, která by respektovala i to, že máme starší část populace, která třeba tyto technologie nějak nějakým způsobem třeba nestíhá zaregistrovat, tak že ji potřebujeme.

Nejsem schopen tuhle motivaci vlády ke zrušení EET pochopit. Pojďme to zkusit prosím vyřešit tak, že nebudeme rušit to, co funguje a neubližuje to nikomu.

Takhle si myslím, že by politika v moderním státě prostě fungovat neměla.

Platební karty, které jsou dneska už úplným základem a úplnou normálností při platebním styku úplně všude.